Nakonec pan premiér po celý týden nevystoupil, tak teď bude mít šanci se k tomuto tématu konečně vyjádřit. Navrhuji to zařadit jako první bod dnešního jednání, pokud mi nebude vyhověno, tak jako první bod jednání v pátek. To věřím, že tady pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí už bude. Děkuji vám za pozornost. Následuje s přednostním právem paní místopředsedkyně Dostálová a potom vystoupí pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové.

Liniový zákon upravuje postupy při přípravě umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Zároveň dosud není uvedená stavba teplárenské infrastruktury v příloze liniového zákona, a to proto, aby i zástupci teplárenské infrastruktury mohli těžit z urychlení majetkoprávní přípravy prostřednictvím celého rozsahu úpravy mezitímního rozhodnutí. Návrh má tedy za cíl v prvé řadě naplnit rovnost důležitosti a významu jednotlivých energetických oblastí vymezených v energetickém zákoně tím, že v rámci definice vybraných staveb energetické infrastruktury budou zařazeny i teplárenské infrastruktury, to jest rozvodná tepelná zařízení. V současné době celospolečenských témat týkající se snižování emisí skleníkových plynů a závislosti na zemním plynu není žádného racionálního důvodu, aby i teplárenská infrastruktura nebyla zařazena do definice vybraných staveb energetické infrastruktury.

Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan předseda Okamura a následuje paní poslankyně Pokorná Jermanová k pořadu schůze.

Ano, my jsme přesvědčeni, že předsedkyně Sněmovny a zároveň TOP 09 Markéta Pekarová Adamová skutečně dlouhodobě nezvládá funkci předsedkyně Sněmovny. Skutečně to vyvrcholilo tím, co se tady stalo minulý týden, kdy předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová přerušovala legislativní proces v rozporu se zákonem, a vrcholem toho okamžiku byl ten pátek pozdě večer, kdy v rozporu s § 67 zákona o jednacím řádu Sněmovny odebrala tady poslancům, předsedům klubů, poslaneckých klubů, opozičních poslaneckých klubů a předsedům opozičních stran právo vystoupit s přednostním právem. Následně tady to způsobilo velmi neadekvátní situaci.